Takže si myslím, že to vaše vystoupení určitě i vůči paní ministryni, a myslím si, že paní ministryně pro místní rozvoj je důležitou osobou, která by se k Národnímu plánu obnovy měla vyjádřit. A myslím si, že její připomínky, které ona tady uvedla, že bylo důležité je tady sdělit. Já jsem v tuto chvíli první funkční období v Poslanecké sněmovně a mě docela... ne vadí, ale my tady schvalujeme tato doprovodná usnesení i k některým zákonům.

Já se omlouvám, ale máme snad zákon o veřejných zakázkách! Máme tady Úřad pro hospodářskou soutěž!